Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí s návrhem na úpravu programu schůze. Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích. Přistoupíme tedy k hlasování v pořadí, v jakém byly podány.

Pokud není námitek, nechala bych hlasovat o návrzích grémia najednou. Námitku nevidím.

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl přijat.

Já si chci jenom upřesnit, pane místopředsedo, zda to chcete ještě před volbami nebo za schválené volby. Za volby. Budeme hlasovat o tomto zařazení.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 105, do kterého je přihlášeno 160 přítomných, pro 72, proti 63. Návrh byl zamítnut.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat.

Je to návrh zákona o vyrovnání s církvemi.

Můžeme hlasovat o obou návrzích najednou?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o zařazení bodu 105, sněmovní tisk 701, je to návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, na čtvrtek 8. 12. po ústních interpelacích za pevně zařazené body. Písemných interpelacích, omlouvám se.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 108, přihlášeno 162 přítomných, pro 42, proti 97. Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh pana poslance Grospiče a to je přeřazení bodů 119 a 143. V prvém případě je to návrh zákona o Pražském hradu a druhé je vypovězení Severoatlantické smlouvy.

Proti? Hlasování končím. Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh paní poslankyně Adamové. Je to návrh na zařazení nového bodu usnesení o situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice a jeho zařazení na 8. 12. jako první bod bloku zpráv.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 110, přihlášeno 162 přítomných, pro 41, proti 42. Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na změnu schváleného pořadu pana poslance Bendla, který žádá o zařazení nového bodu Informace vlády o čerpání evropských fondů a navrhuje ho zařadit na čtvrtek 11. hodinu nebo po pevně zařazených bodech. Takže budeme hlasovat dvakrát. V tuto chvíli zahajuji hlasování o čtvrtku 11. hodině.

Proti? Hlasování končím.

Další návrh, kterým se budeme zabývat, je zařazení nového bodu, který jsem zmiňovala, a to na čtvrtek po pevně zařazených bodech.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh paní poslankyně Semelové a to je přeřazení bodu 118. Je to sněmovní tisk 780, náhradní výživné, a jeho zařazení na dnes po pevně zařazených bodech.

Proti? Hlasování končím.